Nicméně i kdybychom se zdrželi řekněme těch 3 až 4 miliard korun, pak se z celkových plánovaných příjmů na příští rok jedná o dopad zhruba 2 až 3 desetiny procenta příjmů státního rozpočtu. Meziročně se mají zvednout příjmy státního rozpočtu o 95 miliard, což je mnohonásobně více než přímý dopad našeho návrhu. A proč říkám přímý? Tak, pane poslanče. Je tedy 14 hodin a podle situace v sále je zřejmé, že máte přerušit svůj projev, a stejně tak přerušujeme projednávání tohoto bodu, protože po druhé hodině není možné projednávat zákony ve třetím čtení. Takže přerušíme projednávání tohoto bodu. Stejně tak není možné otevřít další třetí čtení, která zde jsou, a dvě zařazená druhá čtení nebudu otevírat, protože není přítomen pan ministr vnitra, který by byl k jejich projednávání potřeba.